Děkuji vám, paní senátorko. A z místa se do rozpravy přihlásil pan poslanec Jan Klán, kterému tímto dávám slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážená paní senátorko.

Samozřejmě budeme rádi, když se tímto zákonem zrychlí například výstavba dopravní infrastruktury.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím.

A poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Gong už zazněl, pane předsedo, dvakrát, já přidám třetí.